Je přitom třeba zdůraznit, že zdaleka ne každý věřitel je spoluviníkem vzniku svých pohledávek. Mnozí věřitelé postupovali zcela zodpovědně a stali se obětí nezodpovědnosti jiných.

Úprava by výrazně usnadnila spekulativní zneužívání oddlužení.